Je to určitě spravedlivější systém, než jaký navrhujete vy.

Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty. Jenom velmi krátce.

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Skopeček.

Prostě jsou objektivní rozdíly ve fixních nákladech, zejména v nájemném, a je jasné, že podnikateli v Praze, který má pronajatou provozovnu v Praze, nemůžete vyčítat, že podniká méně úsporně než podnikatel, který si pronajímá provozovnu na velmi malém městě či vesnici.

Druhý můj argument. Přece fixní náklady jsou přesně ten charakter nákladů, který lze měnit velmi pomalu a velmi složitě na rozdíl od variabilních nákladů, které souvisejí s provozem činnosti.

Druhý aspekt, proč tento návrh předkládáme, je, že chceme zajistit větší jednoduchost a transparentnost těch programů.

Pane předsedající, jsou to asi dvě tři sekundy, které jsem přesáhl.

Děkuji, pane předsedající. Já chci také zareagovat na slova pana ministra.

Co chcete, pane ministře, jako vicepremiér pro ekonomiku?

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl v souvislosti s probíhající debatou upozornit na dvě věci, které je potřeba zdůraznit, a proč považujeme tento zákon za potřebný, a to je otázka nerovnosti mezi lidmi, co jsou v nájemném, a lidmi, co mají hypotéku. Dnes je řada podnikatelů, kteří na svoji provozovnu mají hypotéku a na rozdíl od podnikatelů ve stejném sektoru, kteří jsou v nájmu a dostávají podporu, teď nedostávají nic. To je podle nás velmi vážný problém, který je potřeba urychleně řešit. Je to jeden z důvodů, proč rozhodně podporujeme propuštění tohoto zákona do dalšího čtení, případně se můžeme bavit o technickém řešení a dalších detailech, ale je to prostě velmi potřebné.

Takže upozorňuji na tento problém. Děkuji.

Právě pro to, co zde kolegové říkali, se snažíme zaměřit na jasně definované náklady, náklady na lidi, komplet zaplaceno, férové náklady na nájemné, zaplaceno.

Může z toho zaplatit například splátku hypotéky, leasing nebo cokoli dalšího.